Já jsem ale, musím se přiznat, velice zklamán z toho, jaký byl průběh jednání školského výboru. A ne snad kvůli té diskusi, která tam probíhala a byla velmi věcná, ale především díky tomu, jaký pozměňovací návrh pan profesor Rais, pan profesor Vondrák a paní poslankyně Valachová předložili.

Zaznívaly argumenty, že tato doba má být nějakou dobou přechodovou, aby se ještě něco změnilo, tak podle mého názoru se nic reálně změnit nemůže. A co už se tedy vůbec nemůže za dva roky udělat, je zavést ústní povinnou maturitu z matematiky, resp. tu část, která je v současné době jenom písemná, tak rozšířit ji o tu ústní část. Já nesdílím názor, a chci to takto znovu veřejně říct... ... Že podle mého názoru se neučí matematika v českých školách špatně. Dělají, co mohou. Musíme si také říct, že v leckterých regionech není dostatek kvalifikovaných, ani dokonce aprobovaných učitelů a snaží se v rámci toho systému dobrat nějakého konkrétního výsledku.

Ale prostě já jsem si jist ze své praxe, že za dva roky se v tomto ohledu už nic změnit nemůže.

Ale mně na tomto pokryteckém návrhu pánů poslanců Raise, Vondráka a paní poslankyně Valachové vadí to, že si tady vlastně bereme jako rukojmí děti, které dnes na středních školách studují nebo které se na ně bezprostředně chystají.

A já bych chtěl vyzvat vaším prostřednictvím, paní poslankyně, vás, pane profesore vás i nepřítomného pana poslance Vondráka, abyste ještě zvážili to, zda opravdu pozměňovací návrh na dvouletý odklad povinné maturity z matematiky tady nechat projednat a nechat o něm ve třetím čtení hlasovat. Protože já jsem přesvědčen o tom, že je to nejen pokrytecké, ale to je věc vašeho postoje k této věci, ale je to především nezodpovědné vůči těm, kteří se na střední školy chystají nebo tam dnes jsou. Myslím si, že ani do této diskuse nepatří to já to jenom fakt zmíním kdy dochází k politicky bizarní situaci, kdy opravdu znalí, kompetentní, vlivní poslanci vládních stran předkládají návrh, který je v rozporu s tím, co předkládá pan ministr Plaga, ale to je vnitřní věc koaliční. Ale zase, tento spor si bere jako rukojmí žáky a studenty základních a středních škol a být to takto nemá. Zazněly tady v té předchozí diskusi faktických poznámek, bych tak řekl, také věcné argumenty toho, proč by bylo nejlepší zachovat ten stávající stav. Já k tomu přidám ještě jeden názor, který je možná hodně konzervativní, ale myslím si, že do této rozpravy patří, nebo chtěl bych, aby tady zazněl.

A pokud by se toto stalo, tak ten stávající systém státních maturit by ještě několik let mohl běžet a těch několik let, na rozdíl od těch vašich dvou, jak bych řekl pokryteckých let, by mohl posloužit tomu, aby se skutečně na základě nějaké primárně odborné diskuse vytvořila představa, jak by mělo vypadat zakončení středoškolského studia resp. které typy škol by měly být do tohoto systému zařazeny, jaké obory atd. Závěrem si tedy dovoluji ještě jednou vyzvat pány zmiňované poslance a paní poslankyni Valachovou, aby opravdu reálně zvážili to, zda nechat Poslaneckou sněmovnu hlasovat o dvouletém odkladu, který si bere jako rukojmí žáky a studenty středních škol.

Naopak si myslím, že jenom obecně nelehkou situaci českého školství zkomplikuje a především do budoucna velmi ztíží možnost provádět jakékoli další změny v českém středoškolském a obecně vzdělávacím systému. Děkuji za pozornost.

To je jednoznačné.